Stanovisko navrhovatele? Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 310, přihlášeno 167 poslanců, pro 160, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Vypořádali jsme se tedy s pozměňovacími návrhy a zbývá nám hlasování o návrhu zákona jako o celku.